Děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujal pan senátor Vilímec. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Ano, již v minulém období Poslanecká sněmovna projednávala zcela nový zákon o kontrole a řízení veřejných financí.

Návrh novely zákona o finanční kontrole byl předložen spíše jako technická norma. Jeho cílem bylo rozšíření, o tom mluvila paní ministryně, veřejných subjektů podléhajících režimu tohoto zákona o Správu železniční dopravní cesty a také o dobrovolné svazky obcí.

Bohužel především s poslední novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je na tyto dobrovolné svazky nahlíženo stejně jako na jakoukoli obec nebo kraj.

Přístup ale legislativy obce k takovému jednání nutí. Je třeba si uvědomit, že postupné byrokratické přitvrzování činnosti těchto dobrovolných svazků přitom vede k postupnému útlumu jejich činnosti.

Zatímco ustanovení, že v případě orgánu veřejné správy, který nemá více než pět zaměstnanců, může být hlavním účetním nebo správcem rozpočtu jiná fyzická osoba než zaměstnanec orgánu veřejné správy, stejně jako ustanovení, že příkazcem operace můžou být u obcí a krajů i členové zastupitelstev, jednoznačně vítá. Naopak, a o tom mluvila paní ministryně, Senát se nesouhlasně postavil k většině toho druhého návrhu, s nímž přišel v Poslanecké sněmovně kontrolní výbor a který v původní vládní verzi zákona vůbec nebyl. Jde o odejmutí, a paní ministryně říká povinnosti, já říkám pravomoci nebo působnosti, sumarizační působnosti v oblasti finanční kontroly.

Je zajímavé, že ani novela prováděcí vyhlášky platná k 1. lednu s takovou změnou nepočítá.

Zjednodušení je možná pouze pro nejmenší obce, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu, ale pro ostatní subjekty to v žádném případě neplatí.

Jsem přesvědčen, že jako zákonodárci máme stejný a společný zájem schvalovat kvalitní a smysluplnou legislativu.

Garančním výborem ve Sněmovně byl kontrolní výbor.